Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Doufám, že to bude mít trochu spád. Možná bych znovu zopakoval, byť jsme si schválili tu proceduru, jak budeme hlasovat.

Ano, děkuji vám. Nejdříve bychom měli hlasovat legislativně technickou úpravu paní kolegyně Zelienkové, kterou dává ke svému pozměňovacímu návrhu B28. Poté bychom hlasovali za prvé pozměňovací návrhy, které byly podány v rozpočtovém výboru, respektive jsou usnesením rozpočtového výboru, a to po jednotlivých položkách, po jednotlivých pozměňovacích návrzích. Poté bychom hlasovali pozměňovací návrhy, které byly podány na plénu ve druhém čtení jednotlivými poslanci.

Dobře, děkuji. Omlouvám se, pane zpravodaji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. K proceduře, ano. Omlouvám se já.

Není tomu tak. Nejprve bych dal hlasovat o proceduře, abychom ji schválili.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 139. Konstatuji, že s navrženou procedurou byl vysloven souhlas. Nyní vás žádám, pane zpravodaji, abyste nás touto procedurou provedl. Nejdříve bychom tedy hlasovali legislativně technickou úpravu k pozměňovacímu návrhu B28 paní poslankyně Zelienkové. Jedná se jenom o záměnu. Místo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, popřípadě Ministerstva kultury, tam bude Ministerstvo spravedlnosti. Pan ministr?

Kdo je proti?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Nebylo to samozřejmě stanovisko garančního výboru. Bylo to stanovisko mé jako zpravodaje, protože paní kolegyně Zelienková to načetla až tady při třetím čtení. Tam samozřejmě byl vysloven souhlas. Já budu dávat stanoviska za sebe jako zpravodaj a

Tak stanoviska rozpočtového výboru jsou tam všude kladná, samozřejmě. Protože to je v usnesení rozpočtového výboru. Není tomu tak vždycky. To si nerozumíme. Pak ano. Pak garanční výbor k tomu dával stanoviska.

Prosím.

Takže žádné stanovisko není.

Takže opět říkám, že budu vyjadřovat své vlastní stanovisko.

Zpravodaj musí říct stanovisko. Tak nějaké stanovisko bude. To se týče těch, co byly předneseny ve druhém čtení. Nicméně to mi nebrání, abych já jako zpravodaj dával stanovisko svoje.

Prosím pan předseda Kalousek. Promiňte prosím.

Ať už se tak stalo, či nestalo, prostě budeme o nich hlasovat s tím, že jsou neprojednány.

Nemyslím si, že jste povolán k jinému. Popsal jste ten proces přesně. Budeme hlasovat pozměňovací návrhy, které jsou pod body A. Budu číst pořadové číslo toho pozměňovacího návrhu. Předpokládám, že to všichni mají, abych necitoval donekonečna, o který pozměňovací návrh se jedná. Pozměňovací návrhy rozpočtového výboru teď.